Po zavedení Janotova balíčku potom se to snížilo zhruba na 4 miliardy ročně. Dalším krokem k vytvoření nedostatku finančních prostředků v systému bylo zmrazení plateb za tzv. státní pojištěnce.

Takže tím pádem byl vytvořen skutečně problém s tím, že v systému solidárního veřejného zdravotního pojištění chybějí finanční prostředky.

Porovnejte si prosím toto číslo 5 miliard s číslem, kolik se ročně vydává na zdravotnictví 292 miliardy. Je jasné, že je nutné zdravotnické poplatky zrušit, protože jsou nesystémové. Poplatky jsou příjmem těch, kteří je vybírají. Zákon explicitně neříká, k čemu mají tyto poplatky sloužit. K čemu mají být použity. Dále tyto poplatky považujeme za neregulační.

Navíc to není pacient, který určuje, zda bude hospitalizován a na jak dlouho. Neznám žádného pacienta, který by si při pohledu na nějakou hezkou nemocnici řekl, tady je hezky, tady si čtrnáct dní poležím. A dále vlastně ani neurčuje to, jaký lék mu bude případně předepisován. To znamená, že základním přístupem k těm tzv. regulačním poplatkům by mělo být to, že bychom je měli zrušit a vrátit ty vytunelované finance z veřejného zdravotního pojištění zpátky do zdravotního pojištění. V současné době se ovšem díky už výše popsaným asociálním a nekompetentním zásahům bývalých pravicových vlád nacházejí nemocnice, lázeňská péče a následná péče často v zoufalé situaci. Podle Asociace českých a moravských nemocnic je jedna třetina nemocnic před krachem a jedna třetina ve vážných ekonomických problémech. Hrozí tedy reálně omezování potřebné zdravotní péče pro pacienty, zhoršují se podmínky pro zdravotníky pro lékaře, pro zdravotní sestry, pro jiné zdravotnické pracovníky, kteří pracují ve zdravotnictví. A především se zvyšují nároky na zřizovatele nemocnic, kteří musí dofinancovávat svá zdravotnická zařízení, protože jsou ze zákona odpovědní za poskytování zdravotní péče na území svého kraje. Je to tedy zátěž pro krajské rozpočty.

Co je tedy nutné? Je nutné zrušit kromě toho, že zrušíme poplatky, tak musíme nějakým způsobem tedy ty finance vrátit. Takže trvale zrušit stropy na odvody pojistného, nejenom dočasně, jak tomu teď je. Jinak připomínám, že KSČM opakovaně návrh na zrušení stropů překládala v minulých volebních obdobích. Je nutné nejenom navýšit dostatečně platby za státní pojištěnce, protože ty byly dlouhodobě zmrazeny, ale musíme je také pravidelně valorizovat, protože jsou to právě státní pojištěnci, kteří čerpají velkou část zdravotní péče, a ne vlastní vinou, nejvíce péče čerpají děti do šesti let a lidé nad 60 let, a jsou to lidé, kteří za svůj zdravotní stav samozřejmě nesou odpovědnost pouze částečnou.

Děkuji vám za pozornost. Děkuji paní poslankyni. Dalším přihlášeným do rozpravy je pan poslanec Hovorka. Děkuji za slovo, vážená paní místopředsedkyně.

Znamená to samozřejmě ulehčení pro pacienty, ale ztrátu pro zdravotnická zařízení ve výši minimálně 2 miliardy korun a tato ztráta se musí nějakým způsobem nahradit.

Děkuji za pozornost. Děkuji, pane poslanče.

Děkuji za slovo, paní předsedající.

Řeknu tedy jenom pár základních věcí. Já uznávám legitimitu té diskuze, uznávám názor, který tu prezentovala paní poslankyně Marková, ale musím konstatovat, že ten názor je přednášen velmi emotivně a je podložen argumentací, která se snaží říct, že poplatky jsou nelegitimní, nelidské a protiústavní.